Podařilo se zajistit, aby Ministerstvo financí respektive Finanční správa začala dodržovat zákon a lidi, kteří v panice přerušili živnost, nepřišli o ty peníze za dobu přerušení té živnosti, pokud nečerpali podporu v nezaměstnanosti.

Tak já vám řeknu, proč je to důležité i dneska. Protože teď Finanční správa těm lidem, co měli souběh OSVČ a dohody o pracovní činnosti, začne ty peníze zpětně brát.

A tomu se snažíme zabránit. Děkuji za pozornost. Děkuji. A jsou zde dvě faktické poznámky.

Prosím.